Zároveň se vypouští, aby očkování bylo nově povinné také v dětských koutcích a mateřských centrech. A spíše než preventivní nástroj ochrany veřejného zdraví vlastně tohle představuje zákaz přijímání neočkovaných dětí do školek a je to jistou donucující sankcí, což nám přijde jako rozpor se samotným školským zákonem. S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Farský a pak budeme pokračovat tak, jak jsou řečníci přihlášeni. Prosím, máte slovo.

Řekl bych, ten pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, řeší stejnou agendu, ale řeší jako podskupinou.

Proč toto navrhuji?

A myslím si, že to je to, čemu dnes čelíme, že ta nesmyslnost, neprovázanost sankcí, které jsou v některých případech, zvláště v tomto, takovou diskriminující šikanou, prostě způsobuje ten odpor k očkování, který pak přináší to, jak klesá proočkovanost.

To je takové ustanovení, které se vysvětlit nedá. Přitom samotné ty zotavovací akce mají přece příznivý dopad jak na zdravotní stav dětí, tak i na jejich sociální začlenění. Aby tady nepadla mýlka a nepřesunuli jsme tu debatu k otázkám povinného očkování. To vůbec není návrh na nepovinné očkování nebo nějaké rozmělnění.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás ráda seznámila se svými dvěma pozměňujícími návrhy. Účelem zákona o ochraně veřejného zdraví je ochrana a podpora zdraví obyvatelstva a jeho skupin včetně zdravotních pracovníků.

Takže je to vlastně pozměňovací návrh, který umožňuje to, že maminky dětí do jednoho roku si to budou moct nechat jako nepovinné očkování, nebudou muset vytahovat peníze z kapes, ale budou mít děti očkovány zdarma. Tak doufám, že mě všichni v tomto návrhu podpoříte. Děkuji paní poslankyni. Nyní vystoupí pan poslanec Válek, připraví se pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

V příštím roce bude, předpokládám, vyhodnocen. Není to asi chyba stávajícího ministra, nicméně bude nějaké vyhodnocení toho akčního plánu. Ministerstvo, byť to takhle v tom akčním plánu není, přistoupilo k několika pozitivním krokům.

Já bych si dovolil podpořit na tomto místě pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové, který s tím souvisí.

Z mého pohledu tyto pozměňovací návrhy jsou spíše technickými úpravami.

My, kteří pracujeme ve velkých nemocnicích, kde jsou dětská onkologická oddělení, známe řadu těchto nešťastných trvalých kontraindikací.

Bohužel v zákoně je definováno trvalá kontraindikace.